Vrátíme se k řádně přihlášeným do obecné rozpravy.

Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Prosím, paní poslankyně. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, nařízení přicházející z Evropské unie mi připadají jako nezvaný host.